Pan ministr, tehdy jako kolega poslanec, sice to nebylo jeho téma, ale možná si ty debaty pamatujete.

Velmi stručně, platí to, co bylo řečeno předkladatelem i paní zpravodajkou, že v obecné rovině ta novela definuje, upravuje podmínky registrací, přihlašování vozidel do provozu, technické typy vozidel, fungování STK i emisních kontrol a tak dále.

Jde o to, že Evropská unie provedla před časem celkovou revizi právní úpravy schvalování technické způsobilosti vozidel i systémů konstrukčních částí a samostatných technických celků, ať už jde o schválení typu jednotlivě vyrobených vozidel a podobně, a musí se tedy všechno přepracovat, konkrétně v části třetí, hlavy čtvrté zákona.

Myslím, že i tohle je věc, na které se tady ve Sněmovně vždycky shodneme napříč politickým spektrem.

Je to také zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla do registru silničních vozidel umožněním separátního podání společné žádosti a také umožnění elektronického podání nebo zrušení povinnosti některých dalších povinností.

Jak jsem řekl před chvílí, zjednodušení procesů a tak dále, takže i tady bude naše pozice doporučující nebo kladná, budeme tento zákon podporovat.

Je to novelizační bod, který se týká právě evidenčních kontrol.